Nyní se budeme zabývat bodem číslo 2.

Jako bych toto číslo a ten návrh už před chvilkou slyšel... Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, bylo doručeno jako sněmovní tisk 215/4. Vítám mezi námi pana senátora Karla Korytáře. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Tento návrh byl Poslanecké sněmovně vrácen Senátem na základě jeho zamítnutí.

Děkuji vám za pozornost. Já děkuji panu ministrovi.

Děkuji panu senátorovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Neeviduji přihlášku. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlas 101 poslance.